Já si myslím, že jednodušší řešení nalézt nelze, a pokud platí tady tento první zákon, nejsou zatím... tento záměr a nejsou za tím schovány jakékoliv postranní úmysly, pak prosím o schválení a úspěšné projednání tady této jedné změny, a následně to martyrium změny tří jiných zákonů odpadá pod stůl.

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové.

Oba dva sněmovní tisky totiž řeší jednu a tu samou věc, a to aby se z Prahy stal jeden volební obvod. V současné době totiž existuje podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí možnost vytvořit více volebních obvodů, a to 85 dnů přede dnem konání voleb. V Praze byla tato možnost využita několikrát, protože do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to i přesto, že Praha je vedena jako vyšší územně samosprávný celek a má stejné funkce jako kraj. Zde tedy dochází k určitému rozporu, kdy je Praha vyšší územně samosprávný celek a zároveň obec, protože je voleno do Zastupitelstva hlavního města Prahy jako do obecních zastupitelstev.

Díky vytvoření volebních obvodů totiž došlo k tomu, že byl zásadně ovlivněn volební výsledek stran, které sice překročily pětiprocentní uzavírací klauzuli, ale na mandát nakonec nedosáhly. Z výše uvedeného je patrné, že vytváření volebních obvodů v Praze zásadním způsobem ovlivnilo výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Předkladatelé návrhu zákona chtějí tuto praxi změnit, a to tak, aby se z hlavního města Prahy stal jeden volební obvod a byl konec spekulativnímu rozdělování Prahy, které bylo téměř vždy účelové. Pro letošní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se samo zastupitelstvo rozhodlo, že se z Prahy stane jeden volební obvod. Návrh zákona, který zde projednáváme, chce tuto možnost Zastupitelstvu hlavního města Prahy odebrat a navždy vytvořit jeden volební obvod, aby nebyla možnost účelově vytvářet volební obvody v hlavním městě Praze.

Druhou možnost řeší již zmíněný sněmovní tisk 124. Rozdíl mezi tiskem 164, který zde momentálně projednáváme, a tiskem 124 je zejména v tom, že tento tisk neřeší sjednocení voleb do krajských zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Řeší pouze ustavení jednoho volebního obvodu v rámci hlavního města. To znamená, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy budou stále probíhat při obecních volbách, a to přesto, že Praha je vnímána jako kraj. Vzhledem k tomu, že se tisk 124 nachází ve výborech, navrhuji, aby i tento návrh zákona byl propuštěn k dalšímu projednávání. Ve výboru pro veřejnou správu, kam je tento tisk přikázán z organizačního výboru, poté budeme oba tisky projednávat souběžně, a věřím tomu, že nalezneme jistý kompromis. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Koubek, pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Nejprve chci říct, že náš klub podpoří propuštění zákona do druhého čtení.